Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nyní poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vždy sdělila stanovisko. Považuji za vhodné, aby tuto změnu někdo navrhl, abychom o ní hlasovali. Nyní předávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro bezpečnost projednal návrhy, které zazněly ve druhém čtení, a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení pozměňovací návrhy, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 990/2 podle procedury.

Ale i já jsem zaznamenala v rozpravě opakované požadavky na oddělené hlasování návrhu pana poslance Klučky.

S přednostním právem pan předseda ODS, který zřejmě navrhne tento postup. Pozor, pozor, pane místopředsedo. Nic takového. Jenom klubu. Ne jenom předseda klubu, na to jsem pyšný.

Děkuji vám. Myslím, že teď bude ideální čas, abychom hlasovali o této změně procedury. Tedy, kdo souhlasí s tím, aby byly jednotlivé pozměňovací návrhy pana poslance Klučky hlasovány jednotlivě. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh na změnu procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Takže doporučuji hlasovat nyní o proceduře, jak ji doporučil výbor pro bezpečnost, s úpravou, kterou jsme přijali předchozím hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh procedury byl přijat. Děkuji.

Výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Přihlášeno 159 poslanců, pro 156, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Výbor pro bezpečnost nedoporučuje. Stanovisko pana ministra? Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Týká se změn zaměstnaneckých karet. Výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.